Ta souvislost s útulky je těžko prokazatelná. Nechci tady stát v roli nějakého prokurátora.

Já jsem navrhl celkem tři pozměňovací body, tři novelizační body.

Čili to jsou tři části mého návrhu.

Já vám děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Polanský...

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

A pochybuji, že to specialisté v Poslanecké sněmovně zabývající se školskou problematikou vůbec vědí. Proto jsem chtěl ještě před třetím čtením a v rámci debaty ve druhém čtení na to obrátit vaši pozornost.

4. 9. byl usnesením zemědělského výboru schválen pozměňovací návrh poslance Kováčika ve znění, které máte ve svém materiálu to já číst nebudu. Stručně řečeno, jsou tam tři odstavce, odstavec osmý rozepsán, odstavec devátý rozepsán a uvnitř toho další dva, kde je ukládáno zmocnění Ministerstvu zemědělství, aby podrobnosti v oblasti vzdělávání veterinárních lékařů stanovilo prováděcím právním předpisem. A toto je stanovisko Komory veterinárních lékařů: